A pan předseda Legislativní vlády, a cituji, uvádí, že smyslem navrhovaného ustanovení je především dát zákonný podklad pro co možná nejjednodušší a minimálně formalizované nařizování karantény a izolace, neboť při počtu , z jakých je nutné tyto izolace nebo karantény nařizovat, není možné vést ani zjednodušená správní řízení. Zde prosím jenom bych ještě chtěla podotknout, že taková už je dnes nyní praxe. V zásadě jenom regulujeme praxi, to znamená, že zvyšujeme tu ochranu obyvatel, protože dnešní praxe nebyla žádným způsobem legislativně uchopena. A ještě prosím současně podotknu, protože i to zde zaznívalo v některých kritikách, že dle vyjádření předsedy Legislativní rady vlády ze stejného data ta obecná úprava, to znamená dnes, již nyní, platná, poskytuje dostatečnou ochranu osobních údajů, aniž by bylo nutné jakoukoliv další úpravu osobních údajů do zákona pandemického zapracovávat.

Účelem tohoto je, aby oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření obsahovalo takzvaný jedinečný kód, na základě kterého je možné ověřit, že autorem dané zprávy je krajská hygienická stanice a dané oznámení je určeno pouze vám a ne nikomu jinému. Současně jenom podotýkám, že je to něco, co jsme diskutovali s Ministerstvem zdravotnictví, to znamená, víme, že je to technicky možné a v krátkém čase realizovatelné. Již v původním návrhu pandemického zákona byla vložena možnost, právo podání námitky proti nařízení karantény či izolace, a to ve lhůtě tří pracovních dnů. Toto zachováváme, ale současně reagujeme na poměrně přirozenou potřebu, aby byla taktéž stanovena lhůta, ve které bude taková námitka vyřešena. To znamená, že vkládáme lhůtu tří pracovních dnů, aby orgán veřejného zdraví rozhodl nebo oznámil své prošetření této námitky. A důležité je, že pokud toto nestihne, nestihne oznámit té osobě, která podávala tu námitku, své rozhodnutí, tak se izolace nebo karanténa považuje námitka nerozporovatelná, považuje se ta karanténa a izolace za ukončenou. To je důležité.

Tady je to jednoznačné.

Poslední důležitý bod, považuji ho za důležitý symbolicky, politicky, ale i pro občany, a to je výše pokut.

Původní výše pokut vycházela ze stejných výší, které byly stanoveny v zákoně o ochraně veřejného zdraví.

To znamená, my nemůžeme pokuty vypustit zcela a úplně. Jsme v zásadě, každý legislativec v rámci prvního ročníku práva víme, že každá norma musí mít nějaký sankční mechanismus. Ale pro to, aby byl odpovídající, tak my máme za to, že stačí, pokud ty pokuty budou sníženy o 80 %. To znamená, že ta navržená výše pokut odpovídá 20 %, což jsou částky, které odpovídají té vyšší sazbě pokut. Nejsou to ty částky, které následně bývají v rámci těch přestupkových řízení ukládány. Toto jsou prosím body, které jsou obsaženy v tom pozměňovacím návrhu 297.

Jedná se o pozměňovací návrh, kterým vypouštíme oprávnění Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany, neboť na základě konzultace s ministerstvem máme za to, že oprávnění, která již dnes mají tato ministerstva na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, by měla být dostatečná a není důvod je upravovat samostatně. Současně si dovolím ještě následně v podrobné rozpravě se přihlásit k těmto dvěma pozměňovacím návrhům.

Děkuji i za vaše vystoupení. Já jsem chtěla právě vás vyzvat, že musíte v té podrobné rozpravě, takže děkuji, zaevidováno, kdo to přednese, a předám pak předsedající schůze.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

To by mě opravdu zajímalo. Děkuji za dodržení času. Nikdo další se nehlásí, takže... Paní místopředsedkyně chce vystoupit. Paní místopředsedkyně, s přednostním právem, bez omezení času, ano?

Děkuji, paní místopředsedkyně. V tuto chvíli zde mám faktickou poznámku od pana poslance Karla Haase.

Takže to byly došlé omluvy. A s faktickou poznámkou pan poslanec Karel Haas.